Projednal to hospodářský výbor. Projednal to na několikrát, měl na to pracovní skupinu. Je jenom s podivem, že teď zvedáte požadavek na absurdní další projednávání, když byl prostor v rámci hospodářského výboru, který zjevně nebyl využit, pokud máte takovéto pochybnosti. To, že bylo tisíc připomínek, bylo dáno dvěma faktory. Jednak tím, že toto je komplikovaný zákon, kde se střetávají zájmy mnoha lidí, mnoha firem, spotřebitelů, producentů.

Podotýkám, všechny jsme zpracovali, všechny jsme vyhodnotili, stejně tak jako došlo k vyčíslení veškerých dopadů po stále nových a nových připomínkách, které byly dodávány. Čili nevidím jediný důvod, proč by mělo probíhat jakékoliv další jednání vyjma standardní diskuse, která probíhá podle všech pravidel této Sněmovny. Děkuji, pane ministře. Slovo má pan předseda klubu TOP 09. Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, jenom pro pořádek, aby nedošlo k omylu.

To je, myslím, vzhledem k tomu časovému limitu zřejmé. Rozhodně ty další motivy, které tady zazněly, nejsou motivy našimi. Ten zákon pokládáme za potřebný a pevně věříme, že na příští schůzi se dohodneme na příslušných pozměňujících návrzích a zákon schválíme. Děkuji. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Skoro by se mi nechtělo na to reagovat, ale nejde to. Za prvé, jednání hospodářského výboru koneckonců každého výboru jsou veřejná, takže kdo chce, tak se může na to jednání v podstatě podívat, jak probíhalo, on line, a není v tom žádný problém. Já myslím, že všichni tušíte, že někdo Úsvitu neustále píše tady ty projevy, protože pravděpodobně nesouhlasí s tím, aby byla vytvořena jakási rada, a tedy manipuluje některými poslanci hnutí Úsvit. To se nedá nic dělat, to se tak stává, že někdo bývá pod vlivem zvnějšku této Poslanecké sněmovny.

Jinak bych vás musel požádat, abyste ukončil svůj výstup. Buďte v napětí, pane předsedo, že se tak může stát.

Pánové, prosím, to nedělejte.

Pan poslanec Kováčik.

Já se tentokrát možná se mi trochu budete divit připojím k panu kolegovi Kalouskovi. On totiž stejně tak jako já velmi dobře pamatuje situaci, kdy se tady dělaly různé reformní a úsporné balíčky a kdy jsme obdrželi soubor 52 stran pozměňovacích návrhů a byli jsme nuceni o nich hlasovat téměř ze dne na den. Pan kolega Kalousek nechce opakovat stejnou chybu, proto s úpěnlivostí sobě vlastní žádá nás všechny, abychom také tak nečinili, takže mu docela dobře rozumím. Pane kolego Kalousku prostřednictvím pana předsedy, děkuji vám za to, že jste za nějaký ten rok změnil podstatně svůj přístup. Pan předseda Sklenák. Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já jménem poslaneckých klubů sociální demokracie a hnutí Úsvit vetuji zařazení bodu, který navrhoval pan poslanec Adam. Jménem poslaneckých klubů sociální demokracie a ANO. Omlouvám se. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl podpořit pana poslance Urbana. Chtěl bych říci, že energetický zákon se začal projednávat již v loňském roce. Rozpočtový výbor předložil pozměňovací návrhy již před koncem roku 2014. Všechny pozměňovací návrhy byly doručeny všem poslancům rozpočtového, hospodářského, zemědělského a dalších výborů. Podotýkám, že byla ustavena pracovní skupina, která se scházela nezávisle na jednání hospodářského výboru, a veškeré pozměňovací návrhy byly konzultovány s MPO a s Ministerstvem financí. Já jsem garantem za klub ANO a mohu říci, že asi jinému zákonu nebylo věnováno tolik času jako energetickému zákonu, takže bych si vyprosil prostřednictvím pana předsedajícího, aby poslanci hnutí Úsvit napadali práci poslanců této Poslanecké sněmovny. Děkuji. Děkuji.

Je to naprosto jednoduché. Jisté nestandardní věci tam jsou. Nebylo zasedání hospodářského výboru zcela veřejné, nebyli tam propuštěni například zástupci regulátora. Nebyli. Nebyli tam. Nebyli připuštěni do budovy.

Proč spěchat? Je to důležitý zákon, pojďme se o něm pobavit. Jenom upozorňuji, že bylo vzneseno veto dvou poslaneckých klubů, tudíž váš návrh je nehlasovatelný. Prosím, pane poslanče. Vážené dámy, vážení pánové, já jenom krátce se musím samozřejmě ohradit proti té výtce, že hnutí Úsvit je snad někým manipulováno. Já myslím, že je to přesně naopak, protože když tady vidím, že u energetického zákonu je 300 pozměňujících návrhů, z toho prakticky většina z nich prošla, nebo všechny, v jednotlivých výborech, to znamená i za souhlasu vládních poslanců, no tak to přece svědčí o tom, že tady máme další zákonný paskvil, který naopak my chceme, aby byl vrácen k dopracování ministerstvu, aby poslanci já nevím, kolik z vás je tady odborníků na energetiku, ale určitě ne většina tak aby se to právě takto závažný zákon, u kterého dokonce ta vládní předloha nebyla schopna spočítat ani dopady na občany, ani to není tady vypočítané ani finančně, což všichni víme, tak aby tento závažný zákon se 300 pozměňujícími návrhy, ve kterých se nevyznají ani odborníci, a upřímně řečeno, nevyznáte se v nich podle mě ani většina z vás komplexně, jak tak mám informace z výborů, tak aby se vrátil ministerstvu, aby toto vypořádalo se svým velkým aparátem a aby to jenom předložilo zpátky v nějaké lepší, přehlednější formě pro občany a i pro odborníky. To je vše. To jsou ty naše důvody a není v tom nic jiného, samozřejmě žádná manipulace apod., to přece není pravda. To jsem chtěl jenom vysvětlit.